Nyní se hlásí, nebo je přihlášena, s přednostním právem paní ministryně Langšádlová, na kterou tedy přichází řada, a dále je přihlášen pan ministr Bartoš. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi několik slov k oblasti vědy, výzkumu, inovací, které mám v tuto chvíli na starosti. Určitě platí to, že věda, výzkum, inovace jsou důležitou prioritou pro řešení výzev, před kterými naše společnost stojí. Je to předpoklad pro to, abychom zvládli i tu krizi, kterou procházíme, a je to i otázka toho, abychom zvládli společenské krize, kterým čelíme.

Proto připravujeme zákon, který vytvoří lepší legislativní prostředky a bude motivovat k tomuto využívání, ať již v tomto zákoně, tak i při metodice hodnocení, která je provázaná potom s institucionální podporou. Dalším krokem, který připravujeme, je otázka zlepšení podmínek pro lidské zdroje v oblasti vědy a výzkumu.

Proto i ve spolupráci s Ministerstvem školství připravujeme nový vysokoškolský zákon, kde řešíme i pozici doktorandů, kdy máme návrh, aby se výrazně zvýšily podmínky, zlepšily i finanční podmínky pro doktorandy ve výši 1,2 minimální mzdy, ale není to jenom o tom. Já si myslím, že je potřeba zajistit i takové podmínky, aby doba doktorandského studia byla započítána jako doba praxe.

Stejně tak v tuto chvíli není vůbec řešena otázka etická v oblasti vědy a výzkumu a ukazuje se i s nástupem nových technologií, umělé inteligence, že je to velmi důležité.

Určitě potřebujeme v tom našem systému a v návrhu zákona tak připravujeme větší provázanost základního a aplikovaného výzkumu.

Mezi cíle, které si klade novela zákona, kterou s kolegy připravuji, je i snížení byrokracie.

Stávající stav velmi zatěžuje vědce právě proto, že je tam velmi komplikovaný a zbytečně komplikovaný systém procesu veřejné soutěže, a i ta oblast je navržena v tom připravovaném zákoně.